Následně jsme jednali se zástupci krajů, protože kraje samy vlastně přišly s tím, že potřebují tyto pracovníky a že zkrátka není možné celý ten projekt ukončit, ten projekt Ukrajina.

Skutečně jsme připraveni ke změnám ve vyhlášce.

Děkuji panu ministrovi.

Děkuji.